Tudíž bych poprosil, navrhuji procedurálně, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do příští schůze. Návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze. Je zde současně návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Tak, nyní jsme na hlasování připraveni. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom tento bod přerušili do příští schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 25. Přihlášeni 163 poslanci, pro 104, proti 49. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu. Nyní vás seznámím s omluvami.